Takže to bylo cílem té novely, aby klient byl stoprocentně chráněn, nikoliv aby byly chráněny pojišťovny. To nebyl primární zájem.

Jinak když já mluvím s pojišťovnami, tak ono sice dostali jste dopis, ale vy hodnotíte jenom z nějakého dopisu. Praxe je taková, že když si popovídáte s pojišťovnami jednotlivě, tak budou pojišťovat nadále a říkají nám to všechny běžně. Takže možná méně teorie a více praxe. Nyní s faktickou poznámkou paní zpravodajka, poslankyně Berdychová. Já bych jenom připomněla, že v listopadu loňského roku výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj přerušil projednávání tohoto tisku, a to hlavně z toho důvodu, že pojišťovny nám sdělily, že nebudou pojišťovat cestovní kanceláře.

Děkuji paní zpravodajce.

Úplně jsem to z toho vystoupení nepochopil, ale proto jsem se nepřihlásil. Vy, paní ministryně, používáte pojem komplexní pozměňující návrh. My to v žádných tiscích nemáme.

Opravdu ne. Tak já teď fakt nevím.

Kdybych tušil, že se vlastně takhle snažíte novelizovat i zákon o pojišťovnictví a vytvářet potenciální závazky českého státu a českého rozpočtu, tak bych určitě navrhoval, ať ten zákon je v rozpočtovém výboru, ať se bavíme o pojišťovnách a pojišťovnictví, protože jestli tady je problematický a diskutabilní návrh pana kolegy Šincla a vládní koalice evidentně se neumí s tím vypořádat, tudíž se to odkládá, přestože jsme byli přesvědčováni, že díky EU, Evropské komisi a transpozici to musíme projednat nejpozději do konce června, tak tenhle návrh zákona může mít ještě horší důsledky. A neříkejte, že chcete chránit klienta, když ty cestovky nebudou pojištěny. Tak mi řekněte, pokud to bude platit a pokud cestovní kanceláře dodrží to, co vám píší, kdo ty klienty pojistí a jaká ochrana spotřebitele tedy bude. Nebo jim všem odeberete koncese, protože nejsou pojištěny? No, může se to stát, protože je tam napsáno, že cestovní kancelář může podnikat, jenom když má uzavřené pojištění. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Teď zde byla otevřena otázka bezlimitního pojistného plnění.

Já se přiznám, že sama vidím, že ten zákon opravdu dovařený není, aby to fungovalo, aby klienti nezůstávali v zahraničí.